Rovněž bych ráda uvedla na pravou míru, že z hlediska rozpočtové politiky je pro tento rok rozpočtován růst příjmů ve výši 11,5 %, zatímco nárůst mandatorních a kvazimandatorních výdajů na 7,4 %. Očekáváme srovnatelný růst příjmů i těchto výdajů daných zákonem či smluvními podmínkami. Slyšela jsem také v rozpravě, že mandatorní výdaje byly v poměru na celkových rozpočtovaných příjmech nižší, než jsou dnes. A teď trošku exkurzu do historie.

Dnes diskutujeme o návrhu státního rozpočtu České republiky na příští rok.

Teprve potom si myslím, že ta diskuze může být kompletní a zejména korektní.

A to už vůbec nehovořím o skutečnosti, v jakém stavu byly celkové veřejné finance.

Taková byla připravenost tehdejších veřejných financí, jejichž je státní rozpočet sice klíčovou, ale ne zdaleka výlučnou součástí. A nyní zpět, prosím vás, k mandatorním výdajům.

Kritizovaný navrhovaný schodek státního rozpočtu ve výši 40 mld. by mohl být nižší, kdybychom nezdědili například dotace na obnovitelné zdroje, o kterých mluvil dnes i pan prezident.

Já vás poprosím o klid ještě jednou! Když jenom sečtete tyto položky, jenom tyto, a budu pokračovat dál, tak je zřejmé, že plánovaný schodek 40 mld., který notabene je nejnižší za posledních asi, mám tady čísla od roku 2005, nemám tedy starší, je nejnižší, tak ho zdaleka převyšují.

Ale kdo prosadil vyšší valorizaci? Tato vláda! Kdo prosadil to, že se bude počítat valorizační rámec prostě z průměrné mzdy v procentuálním vyjádření vyšším, než tomu bylo doposud? Byla to tato vláda! Díky čemuž valorizace je samozřejmě vyšší a ten dopočet do 900 korun průměru je samozřejmě z rozhodnutí této vlády, a vy jste pro to také hlasovali.

To znamená, že vy na jedné straně říkáte šetřete, na druhé straně říkáte měli jste rozdat více. Tomu nerozumím!

Takže ono musíme si pak spravedlivě říct, kde byste chtěli uspořit.

A naturální sociálním transferem je i platba za státní pojištěnce, která se rozpočtuje vyšší o 3,5 mld. To jsou všechno mandatorní výdaje.